Děkuji za slovo. Ale výborový týden, ne poslanecký týden. Jinými slovy

Když na to nahlédneme v tom celém komplexu, v tomto materiálu, který je pouze jedinečný kolik to má?

Jakmile toto začneme vytrhávat, tak se dostaneme do pasti dalších a dalších věcí. Ale vždycky se musíme vrátit na začátek.

Jak budeme reagovat? Toto nemáme připraveno, nevíme o tom. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane předsedající.

To je ta možnost, že EU nám může některé věci nařídit, může nás přehlasovat, může nás je přinutit přijmout ve své podstatě proti vlastní vůli, a to je ta věc, na kterou my upozorňujeme a které my se obáváme a kterou bychom rádi zásadním způsobem změnili. Legalizace nelegální imigrace je plán, který probíhá, který se připravuje, na kterém se pracuje. Pokud nevěříte názoru poslance za SPD, vyslechněte si názor poslanců za ODS, kteří byli na stejném, asi šesti sedmi osmihodinovém jednání v Bruselu, kde se 99 % času nemluvilo o ničem jiném, než tu nelegální imigraci dostat pod kontrolu její legalizací. Takže vy tady nebudete mít sice deset dvacet milionů nelegálních imigrantů, ale budete tady mít třeba deset dvacet milionů legálních imigrantů, což je pro mě osobně úplně stejný a zásadní problém.

Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka. Děkuji, pane místopředsedo.

A podívejme se tedy, co tato jednotlivá slova znamenají. Konkrétně v integraci je to doporučení. To znamená, že my se buď podle toho zařídíme, nebo se podle toho nezařídíme a v tomto ohledu máme svobodné rozhodnutí. Takže ne vždy, to je pravda.

Takže poslouchejme se, je to tak.

Děkuji. Můžeme pokračovat řádnou přihláškou pana kolegy Kobzy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Marrákešská konference a Marrákešská deklarace je pro nás navzdory všem ujišťováním, že se nejedná o právně závazný dokument, přes to všechno velice závažnou záležitostí.

Ta konference má výstup, který má dalekosáhlý dopad.